Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vládo, dámy a pánové, já bych si dovolil navrhnout zařazení mimořádného bodu, který je nazván Informace vlády České republiky k situaci ve školství v souvislosti s pandemií COVID19. To zařazení navrhuji dnes po bloku projednání zákonů vrácených či zamítnutých Senátem České republiky. Skutečně, když se podíváme na situaci, která dnes panuje, tak lidé nemají jasné informace, u lidí, u veřejnosti, u rodičů, u rodin panuje obrovská nejistota.

A od té doby každý týden slyšíme, že už příští týden vláda představí jasná kritéria, a to je o té jasnosti, to je o té srozumitelnosti, to je o těch rozhodnutích a kritériích, která budou opřena o jasná data. A všichni, ředitelé, učitelé, rodiče, žáci, studenti budou vědět, že když nastane to a to, tak se do školy vrátí ta a ta skupina, ten a ten segment žáků našich škol. Skutečně ta situace je neúnosná. A teď prosím pěkně bavíme se o prvních a druhých třídách například. Opravdu, dámy a pánové, si tady někdo myslí, že lze naučit malé dítě v první třídě psát přes monitor počítače? To prostě není možné! Opravdu si někdo myslí, že základní dovednosti v první, druhé třídě to dítě naučí rodič, který je doma, často s více dětmi, protože má ještě dítě ve 3. třídě, v 7. třídě apod., skutečně rodiče píšou, že melou z posledních sil a jsou schopni to vydržet ještě možná několik málo dní, ale ne dlouhodobě. A za to nemůže ministr školství, já to nevyčítám ministrovi školství, ale my bychom chtěli informace primárně od ministra zdravotnictví, protože je potřeba to, co tady je slibováno a každý týden odkládáno, ano, když nastane ta a ta situace, vrátí se do školy ti nejmenší a také samozřejmě absolventské ročníky. Velký problém! Nikdo jsme nedostali informaci, kdy se do škol vrátí 9. třídy základní školy. Samozřejmě ta příprava na zlomové okamžiky jejich vzdělávací kariéry, jako je maturitní a závěrečná zkouška, jako jsou přijímací zkoušky na střední školy, to je obrovský problém a ti žáci jsou v tuto chvíli v situaci, kdy na jaře byli mimo standardní vzdělávací proces několik měsíců. Je potřeba těm rodinám dát jistotu.

Pan vicepremiér Hamáček už dneska avizoval, že chce požádat, nebo vláda, že bude požadovat prodloužení nouzového stavu. No tak, milá vládo, pokud chcete prodloužit nouzový stav, tak podle mě musíte udělat taky tento důležitý krok, že není možné výuku nadále nechávat na bedrech rodičů a učitelů, kteří dělají všechno, co mohou, ale samozřejmě pro ně to je daleko náročnější než prezenční výuka.

Je potřeba s touto situací něco dělat a hlavně pro tu jistotu je potřeba jasně říct, za jakých kritérií se bude postupovat. A samozřejmě i zpětně.

Bohužel na to doplatíme všichni. Prosím pěkně, aby tedy ty informace primárně k těm kritériím a také k tomu, jakým způsobem je připravován model přijímacího řízení a maturitních a závěrečných zkoušek na jaře 2021, abychom ty informace ve stručnosti obdrželi od ministra zdravotnictví, potažmo od ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Děkuji i jménem rodičů, kteří skutečně píší velmi naléhavé prosby, abychom se tomu věnovali, aby vláda už konečně rozhodla.

Také děkuji.

Dobrý den, já mám také za hnutí Trikolóra návrh ke změně pořadu schůze.

O chování televizí mluvit nebudu.

Ostatně pod tímto naším návrhem je podepsáno 30 poslanců ze všech parlamentních klubů s výjimkou těchto dvou.

Nejde totiž o nic menšího než o to, jestli budou veřejný život ovlivňovat volení zástupci, kteří dokážou oslovit dostatečný počet voličů, nebo nedokážou.